16.

Jak avizoval místopředseda vlády, bude i on předkladatelem za vládu u této dohody. Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Jenom opět krátce uvedu. Vzájemné vztahy České republiky a Republiky Tádžikistán v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě návrhu tádžické strany probíhala už od roku 2012 korespondenčně expertní jednání, jejichž výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody.

Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Tak jako v minulém případě sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.